Děkuji.

Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení podnikatelských subjektů při vyloučení jistě nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění.

Podařilo se sjednat komplexní bilaterální smlouvu, která upravuje zdaňování a současně i vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech druhů příjmů a která jistě napomůže dalšímu rozvoji vzájemných vztahů. Smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy smluvních států, a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Přispívá k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi oba státy, to je mezi stát zdroje příjmu a stát jeho příjemce. Standardně též předmětná smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva zvýší právní jistotu případných investorů obou zemí a vytvoří vhodný prostor pro další české podnikatelské subjekty. Uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet České republiky. Celkový přínos plynoucí z jejího uzavření bude záviset na tempu rozvoje jednotlivých forem hospodářské spolupráce.

Pro informaci lze uvést, že v říjnu minulého roku dal souhlas s ratifikací této smlouvy Senát Parlamentu ČR.